Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Nyní pan poslanec Jan Zahradník. Ale předtím faktická poznámka pana poslance Milana Urbana. Prosím. Děkuji za slovo.

Když jsme tady projednávali tehdejší novelu, tak jsme tady někteří z nás říkali, že prostě v té podobě, jak ten zákon byl přijímán, je tady velké riziko, že se zastaví české stavby. A nechci teď tvrdit, že to je nějaké zadostiučinění. Bohužel se to stalo realitou a dnes tady máme tuhle novelu. Ale i přesto bych chtěl panu ministrovi poděkovat, že se ve chvíli dvanáct a jedna minuta rozhodl nasadit poměrně dost velké úsilí spolu s premiérem, případně ministrem dopravy, a tu situaci z velké části touto novelou a jednáním v Bruselu vyřešit.

Protože potom to následné úsilí je možná větší než předělat tu původní podobu. Myslím si, že kdyby tam byl ten Pražský okruh, tak v zásadě bychom se smířili s tou nápravou celkem bez jakýchkoliv problémů. Ten Pražský okruh opravdu problémem je a je potřeba hledat nějaké další možnosti, jak se s tím problémem popasovat.

My jsme ale říkali, že nebude za co ty peníze utratit, protože prostě nebude žádná stavba povolena, žádná stavba tím novým přísným zákonem neprojde.

Takže je zde tento návrh, je zde těch deset staveb.

Nejen na ty stavby, kde vám propadla. Jenomže to my nemůžeme. A víme všichni dobře proč.